Dovolte, abych pokračoval opět z rezortu vnitra, a abych, vážený pane předsedající a vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, předložil tento návrh ve smyslu oblasti policejní spolupráce, která není v současné době ve vzájemných vztazích s Gruzií smluvně upravena. Účelem předkládané smlouvy je poskytnout bezpečnostním orgánům potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi.

Smlouva upravuje rovněž náležitosti žádosti o spolupráci, možnosti odmítnutí spolupráce, hrazení nákladů, ochranu osobních údajů a předávání utajovaných informací.

Jedná se o tzv. smlouvu prezidentské kategorie, která ke své platnosti vyžaduje vyslovení souhlasu oběma komorami Parlamentu ČR a následně ratifikaci prezidentem republiky, a to z toho důvodu, že obsahuje ustanovení o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu ve smyslu článku 49 písm. Děkuji moc za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pan poslanec Navrkal se ze zdravotních důvodů omlouvá, vezmu to za něj. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, rád bych vás tedy seznámil s usnesením zahraničního výboru ke Smlouvě mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Ta smlouva je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, je to standardní dokument.

Děkuji za pozornost. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže rozpravu končím. Nemáte zájem. Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.